Nyní se můžeme přesunout na bod...

Byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je doporučující. Paní ministryně? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat. Nyní jdeme na bod 19.

Paní ministryně?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Je to bod, který se týká změny závazků a zejména definování toho, co se za podstatnou změnu závazku nepovažuje. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Paní ministryně?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Zkráceně, jedná se o vícepráce, padesát padesát. Paní ministryně? Děkuji.

Tento návrh byl zamítnut. Nyní musíme hlasovat Ještě vás požádám o trpělivost, protože vidím, že probíhá kontrola hlasování, tak než budeme pokračovat, proběhne kontrola hlasování.

Eviduji zde přihlášku. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Omlouvám se. Děkuji.

Kdo je proti?

Námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování. Nikoliv v součtu, to bude až v dalším kroku, ale u jednotlivých částí: padesát padesát procent.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Opět probíhá kontrola hlasování. Omlouvám se, kolegyně, kolegové, než budeme pokračovat dál, musím počkat, zda nebude vznesena námitka. Eviduji zde jednu námitku. Mačkal jsem, hlasoval jsem, ale neměl jsem nic, vůbec se neobjevilo na mém zařízení hlasování, takže bych ho rád zpochybnil a poprosil o hlasování ještě jednou.

Omlouvám se, zpochybňuji hlasování. Každopádně musí být uveden důvod, na základě čeho je hlasování zpochybněno. Já nemohu jen tak dát hlasovat o zpochybnění hlasování. Zpochybňuji hlasování z toho důvodu, že jsem hlasoval jinak, než je v záznamu na sjetině tohoto hlasování. Hlásí se příliš mnoho přednostních práv. Já vám všem udělím slovo, každopádně vás poprosím o trpělivost. První se hlásil pane zpravodaji, teď vás poprosím počkejte, nejprve se hlásil pan předseda Kalousek s přednostním právem. Upozorňuji, že není otevřena rozprava. Nyní mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem. Prosím. Děkuji za slovo. Chtěl jsem požádat, dámy a pánové, o toleranci. Bývaly tady časy, kdy když člověk chtěl zpochybnit hlasování, musel říct důvodné stanovisko a důvodný důvod.

Nyní tedy požádám pana předsedu Kováčika s přednostním právem. Nechce vystoupit. Z toho důvodu se táži, zda někdo zpochybňujete hlasování. Prosím. Já jsem přesvědčen, že to, co zatím zaznělo na mikrofon, není hlasovatelné. Není.

Moc hezké! Pane poslanče Kolovratníku, tak jak je zvykem, většinou se zpochybňuje hlasování, že jste chtěl hlasovat pro nebo proti a na sjetině máte jiný výsledek. To znamená, já vás požádám, chceteli zpochybnit hlasování, abyste to upřesnil. Prosím ještě jednou, snad dostanu další šanci. Hlasoval jsem ano, na sjetině, na záznamu mám uveden křížek. Mačkal jsem tlačítko, ale na sjetině opravdu mám uveden křížek, proto zpochybňuji toto hlasování. A věřte mi, stalo se mi to opravdu poprvé a ne schválně.